Takže proč to všechno tady říkám: není opravdu jediný důvod kromě toho, že vládní pětikoalice odmítá demokracii, abyste odmítli zařazení tohoto mnou navrhovaného bodu jako prvního bodu dnešní schůze Poslanecké sněmovny, toho bodu 8, proto to tady celé takto podrobně zdůvodňuji.

Jinak, jak jsem říkal, my chceme, aby se ve stejné věci mohlo referendum konat nejdříve po uplynutí nejméně tří let ode dne oznámení výsledků hlasování v předchozím referendu, protože my samozřejmě ctíme a to bych chtěl zdůraznit my tady samozřejmě chápeme a respektujeme politické prostředí založené na zastupitelské demokracii to tady ještě nepadlo protože samozřejmě stát nějakým způsobem funguje a musí fungovat, musí fungovat tady legislativa a tak dále.

Z našeho pohledu stačí, když to bude pravomoc nekontrasignovaná proč by ji měl kontrasignovat premiér? To je tady zbytečné u této věci.